Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Tak první paní poslankyně Pokorná Jermanová a připraví se pan poslanec Juchelka. Paní poslankyně, prosím. Já bych si přála jako mnozí z nás úplně jinou vládu, ale s tím holt musíte žít, s tím nic neuděláte.

A to si myslím, že fakt není dobře. Pane ministře, ještě zpátky k tomu financování České televize. Já jsem neříkala, že deset let se tady o tom nemluvilo. Já jsem říkala, že to bude určitě předmětem té velké novely, kterou chystáte, a že je potřeba o tom diskutovat, že to potřebné je. A co se týče těch koncesionářských poplatků, to, co se proslýchá, zase vypuštěný balonek, že budou platit i držitelé mobilů a například i počítačů, tak to vlastně vy tady potvrzujete. Tak je dobré, že tady vůbec na něco odpovíte, protože na moji základní otázku jste neodpověděl. Proč ta malá novela není součástí té velké? Já tu odpověď pořád neslyšela.

A výborně. Moc děkuji. Moc děkuji za ty odpovědi. Například že Nejvyšší kontrolní úřad by měl kontrolovat poplatky koncesionářské, které jdou do veřejnoprávních médií. Takže určitě i s našimi hlasy můžete počítat, abyste měl tu ústavní většinu, o které hovoříte.

A tak jsem to jakoby pochopil, že jste spokojený vlastně s tou činností, jak jste říkal na základě těch výročních zpráv. Proto já skutečně jako nerozumím tomu, proč tedy vládní poslanci hlasovali pro to, aby neschválili zprávy o činnosti České televize.

A to je prostě politika této vlády.

My nebudeme valorizovat důchody mimořádným... nebudeme měnit valorizační mechanismus, a už ho tady máme. My jsme spokojeni s činností České televize, ale neschválíme jim jejich zprávy o činnosti. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo. Já budu také reagovat na slova pana ministra. Nicméně, pane ministře, přesně tak, jak zde bylo řečeno, vy jste tady řekl, že Česká televize funguje dobře, že jste s tím spokojen, že to hodnotíte na základě výročních zpráv.

No já mu odpovím. Je to přesně ten svět, o kterém vy tady mluvíte, ve kterém my nežijeme, vy v něm pravděpodobně žijete. A to je přesně to, že chcete mít připravenou půdu pro to, abyste případně mohli celou Radu České televize odvolat, protože na základě současného znění zákona tak lze učinit po neschválení dvou po sobě jdoucích výročních zpráv. Také děkuji za dodržení času. A dále je přihlášen pan poslanec Lacina.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo. Paní poslankyně Pokorná Jermanová tady vyslovila jasnou otázku, která se týká střetu zájmů pana poslance Laciny.

Děkuji.